Nerozporuje to řešení, že tam bude kompetence Hasičského záchranného sboru, popřípadě vodoprávních úřadů, takže to není jenom o tom, že to nějak bere na vědomí nebo že jsme to jenom připravili. Ale to je přece debata, paní kolegyně, prostřednictvím pana předsedajícího, na úplně jiné fórum.

To je přece přesně pro ty orgány činné v trestním řízení, respektive pro ty odborníky.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Což v dnešním případě bohužel vůbec nejde.